Bylo by to tedy na tento pátek po pevně zařazených bodech, ano? Prosím pana poslance Vilímce. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst pevné zařazení bodu 34 návrhu této schůze.

Podotýkám, že projednání tohoto sněmovního ve výborech již bylo ukončeno v červnu minulého roku. Ústavněprávní výbor přijal určitý pozměňovací návrh, ve druhém čtení bude pravděpodobně ještě jeden návrh načten. Jsem přesvědčen jako jeden z autorů tohoto návrhu, že je třeba, abychom se s tímto tiskem v tomto volebním období vyrovnali. Je to návrh, který podali poslanci napříč politickým spektrem, vedle mé osoby je tam ještě paní poslankyně Jana Černochová, paní poslankyně Jana Hnyková, pan poslanec Radek Vondráček a pan poslanec Jiří Junek. Proto na vás již poněkolikáté apeluji, podávám to skutečně už poněkolikáté, vážené kolegyně a kolegové, abyste podpořili pevné zařazení tohoto tisku. Ubývá totiž postupně potenciálních oprávněných osob, některé v mezidobí, co se tento tisk projednává, již zemřely. Je třeba o případných úpravách zákona, který obsahuje v některých ustanoveních určité nelogičnosti, rozhodnout alespoň v těch věcech, které je třeba evidentně změnit. Věřím, že projednávání tohoto tisku ve druhém čtení nebude vyžadovat až tolik času. Děkuji za pozornost a za vaši vstřícnost. Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Koníčka a připraví se paní poslankyně Maxová. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, na pořad této schůze máme opět zařazeny dva body, které jsou novelami zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Chtěl bych vás požádat, zda bychom mohli hlasovat o pevném zařazení, a to na středu 22. února odpoledne jako první a druhý bod po polední pauze po pevně zařazených bodech. Děkuji, pane poslanče. Prosím paní poslankyni Maxovou a připraví se pan poslanec Plíšek. Děkuji, pane předsedo.

Vím, že samozřejmě je domluva z grémia, že se budou projednávat poslanecké návrhy, nicméně vládní novela je, dá se říci, lepší, reaguje už na rozhodnutí Ústavního soudu, a já bych proto požádala, abychom místo poslaneckého návrhu, bodu 87, předřadili tento bod 78, ale ne na čtvrté místo, jak je v programu, ale na druhé místo jako pevně zařazený bod po bodu číslo 84. Děkuji. Rozhodneme hlasováním. Prosím pana poslance Plíška a připraví se pan poslanec Jiří Dolejš. Pěkné odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové.

Dovolte krátké zdůvodnění. Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Mám obtíže rozumět panu poslanci a já si musím zaznamenat, co navrhuje, abychom o tom poté mohli hlasovat. Prosím, usaďte se do svých lavic.

Děkuji, pane předsedo. Takže v pátek 3. 3. máme jako druhý bod po případných třetích čteních projednávat vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Vláda tento závazek v programovém prohlášení vlády předkládá do Poslanecké sněmovny se značným zpožděním, prakticky v závěru volebního období. Na podvýboru pro justici v ústavněprávním výboru byla shoda na tom, že by se můj návrh novely měl projednávat souběžně s vládním návrhem nového zákona, abychom se potom v případě druhého čtení rozhodli, jestli se půjde cestou zcela nového zákona, či vlastní novely, protože je již časové riziko, že nový zákon o znalcích a tlumočnících nestihneme projednat do konce volebního období. Jenom připomínám, že nejde o jeden zákon, ale dokonce o tři zákony, protože znalci a tlumočníci jsou v představě vlády řešeni ve dvou zákonech a pak je tam ještě doprovodná novela. Proto logicky navrhuji zařazení mého návrhu novely jako nový třetí bod pátečního jednání 3. března po případných třetích čteních a žádám vás, abyste umožnili projednání této novely, která již nějakou dobu, docela dlouhou dobu, čeká na projednání v Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Dolejše. Připraví se paní poslankyně Chalánková, která má dvě přihlášky. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, milé kolegyně a vážení kolegové, abych obrátil vaši pozornost k návrhu na předřazení našeho návrhu, který se skrývá pod bodem 134, je to tisk 770. Týká se poměrně významného vstupu do současného daňového systému. Nestojím tady před vámi poprvé, když se vás pokouším přemluvit, abyste tento bod zařadili tak, abychom ho stihli projednat. V každém případě si myslím, že projednán by tento bod měl být, protože je to téma, kterému jsme se v této rovině na půdě této Poslanecké sněmovny a v tomto volebním období nevěnovali. A přitom, jak jsem si všiml, možná je to tím, že se blíží volby, tak toto téma ožívá. Dokonce někteří tvrdí, že daňové téma bude ve volbách poměrně významné.

Jeden subjekt, nebudu mu dělat zbytečně reklamu, ale dneska se odprezentoval ambicí provést daňovou revoluci.

Já budu skromnější.